Dále jsem v kapitole Ministerstva vnitra ani Ministerstva pro místní rozvoj nenašla ani korunu na začlenění tam je psáno Romů, říkejme nepřizpůsobivých menšin a myslím si, že opět je třeba na toto myslet, protože víme velmi dobře, že města, která trápí tato problematika, určitě budou na rezortech něco požadovat, je potřeba potom tedy alespoň vědět, kam sáhnout.

Ale upozorňuji znovu, že zdravotníci tam jsou opomíjeni, a to není dobře.

Děkuji. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Samozřejmě, jsou tam další nároky na finance z pohledu integrace v souvislosti s ukrajinskou krizí, takže také bez komentářů negativních. Myslím si, že to je určitě dobře. Nicméně co si myslím, že tam chybí, je problematika, se kterou se tady pořád pereme a opakujeme každý den, a to je, jak se pokryjí náklady na energie.

Někteří z nás energie vysoutěženy už mají, někteří v podstatě čekají na další kroky, které budou projednávány, abychom mohli tyto energie zafinancovat, a hlavně nakoupit, protože to si myslím, že je v daný okamžik možná ještě větší problém. A to je věc, která tedy bude řešena, tak jak je řešena standardně prostřednictvím zřizovatelů. Tam si myslím, že ty finanční prostředky budou narůstat velmi razantně.

To samozřejmě je nepochybně věc nežádoucí, po letech covidu si myslím, že by to jenom zhoršilo současný stav kvality vzdělávání i na vysokých školách. Ale myslím si, že se to dotkne především výzkumných institucí, kde tedy to vidím už jako mnohem komplikovanější.

Takže tam si myslím, že by stálo za to se na rozpočet ještě podívat, do jaké míry bychom tyto věci ještě pokryli v rámci úpravy tohoto rozpočtu.

Také vám děkuji.

Děkuji.

Děkuji za dodržení času.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Za to ale příliš nedostáváme.